Prostředky na zvýšení kapitoly Ministerstva obrany je možné nalézt např. ve zbytečně vysokých dotacích státu a kompenzacích za jízdné. Děkuji za pozornost, resp. za nepozornost. Já také děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za ten návrh, věřím, že byl všem srozumitelný.

Vypadá to, že počet se nám již celkem ustálil. Takže já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl přihlásit ke sněmovnímu dokumentu pod číslem 1890. Je to pozměňovací návrh, který se dotýká jak rozvoje regionů, tak venkova, tak i školství. Řada měst a obcí, které zajišťují provoz, údržbu a opravy základních a mateřských škol, se potýká s nedostatkem prostředků na investiční akce pro zkvalitnění, případně rozšíření prostor pro výuku a činnosti, které s ní souvisejí.

Ačkoliv skrze vyšší výběr daní a rozdělení RUD ty vyšší příjmy rostou, současně však v dalších oblastech tyto obce mají rostoucí provozní výdaje. Tento můj návrh nespadl z nějakého čistého nebe. Na výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se obracely jednotlivé obce s tím, že existuje pod Ministerstvem financí titul nebo program, skrze který obce mohou žádat peníze pro rekonstrukci a opravu těchto škol a mateřských škol. V minulém roce však tento program nebyl naplněn penězi, takže oni, i když měli zájem, a máme řadu těch žádostí už na výboru, tak z tohoto programu nemohli čerpat. Já bych chtěl jenom dodat, zaznělo to jako argumenty ve veřejném prostoru, dotace z evropských fondů nelze pro účely oprav a údržbu škol čerpat, neboť jsou vázány na ukazatele růstu počtu žáků a to v podstatě nemohou venkovské školy dlouhodobě garantovat.

Já jsem teda při nahrávání tohoto návrhu, který byl probrán a schválen na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, takže nám tam do toho vletěl pravděpodobně nějaký šotek, takže ta aktuální verze obsahuje drobnou chybu, a proto zde načtu konkrétně, jak to znění má být správně, popř. to potom opravíme v systému.

Já také děkuji. Nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Gazdík. Prosím, pane poslanče.

Navrhuji zvýšit v kapitole 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy částku na podporu činnosti v oblasti mládeže, konkrétně pro neziskové mládežnické organizace sdružené v České radě dětí a mládeže, o 20 mil. korun.